Z dnešního jednání se omlouvají tito členové vlády: Sobotka Bohuslav pracovní důvody, Babiš Andrej zahraniční cesta, Dienstbier Jiří pracovní důvody, Chovanec Milan pracovní důvody, Jurečka Marian do 15.00 hodin pracovní důvody, Němeček Svatopluk pracovní důvody, Ťok Dan pracovní důvody, Valachová Kateřina pracovní důvody, Zaorálek Lubomír zahraniční cesta. To byly omluvy. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já vás poprosím o klid, protože vás nyní chci seznámit se závěry z dnešní porady s místopředsedy Poslanecké sněmovny a zástupci poslaneckých klubů.

To je z mé strany vše.

Proti? Hlasování končím. Návrh byl přijat. Nyní připomínám, že na dnešní jednání máme již pevně zařazené body v tomto pořadí: body 149, 145, 4 a 111.

Prosím, máte slovo. Hezké odpoledne, dámy a pánové, vážená paní předsedající, dovolte, abych jménem našeho poslaneckého klubu navrhl pevné zařazení bodu, a to číslo 165, jedná se o tisk 932, takzvaná Pařížská dohoda, na čtvrtek tento týden, 10. 11., jako druhý pevně zařazený bod po odpovědích na písemné interpelace. Děkuji. Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Opálku.

Jen bych chtěl úvodem říci, že pan předseda Faltýnek nevystupoval s přednostním právem, ale s návrhem, a ten nemá přednost, takže měl být zařazen. Ale nechť. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Ústava ČR stanovuje v článku 41 odst. 2 právo, že návrh zákona může podat rovněž poslanec či skupina poslanců. Musím však konstatovat, že ani Ústava ani jiný zákon nezaručuje, že se touto předlohou musí Poslanecká sněmovna zabývat. Jednací řád Poslanecké sněmovny v § 50, který upravuje působnost Sněmovny, stanovuje v bodě a) že Sněmovna projednává návrhy zákonů, ale neurčuje jejich pořadí v prvém čtení dle data doručení, respektive čísla sněmovního tisku. A tak s využitím § 54 tohoto zákona je pořad schůzí stále upravován, vládní návrhy se předsouvají a řada poslaneckých se neustále propadá. Pane poslanče, já se omlouvám a prosím, abyste přerušil svůj přednes do té doby, než se sněmovna zklidní.

Prosím Sněmovnu o klid! Myslím, že se nedočkáme, paní místopředsedkyně. Tak, prosím. Děkuji vám. Nyní je projednáván v prvém čtení sněmovní tisk 903, vládní návrh novely zákoníku práce, a na této schůzi se počítá i s projednáváním dalších vládních návrhů, tedy až po sněmovní tisk 930.

Abych byl zcela spravedlivý, musím uznat, že k tomuto stavu přispívá i chování pravicové opozice a že obdobný stav panoval i v předchozích volebních obdobích. Nově zařazovaná opoziční okénka situaci zásadně nevyřešila. Problém je vážnější, než se nám může jevit, k čemuž dokládám i hluk v této sněmovně.